Je tady několik pozměňovacích návrhů, tak jak už to signalizovala paní ministryně, přesto, jak jsem říkal, že včera na rozpočtovém výboru bylo naprosto totální souznění, tak přesto dneska došlo k sedmi pozměňovacím návrhům, které jsou v systému.

Protože samozřejmě ve chvíli, kdy komerční banky budou dávat nějaké úvěry, které budou garantované státem, tak samozřejmě na to nemáme vhled, jestli to budou úroky nízké, střední, anebo nějaké rizikovější. Takže to je specifikace toho pozměňovacího návrhu mého a kolegy Martínka. Ale další pozměňovací návrhy jsou tam skutečně v oblasti těch výší a dovolte, abych je tedy odcitoval.

To je 100 miliard rozdíl. Další pozměňovací návrh je pozměňovací návrh kolegy Stanjury, kterého tady nevidím, a ten navrhuje 33 %.

A teď ten důvod, proč se to načítá. Protože samozřejmě musíme si přiznat, že jsme pod těžkým tlakem jak podniků, které jsou slabší, tak hlavně bank, které samozřejmě chtějí převést z toho koláče, který by byl případně zmenšený, tak si chtějí zachovat, respektive zvýšit si to portfolio těch méně nebo těch více rizikových úvěrů.

A myslím si, že by to byla historická chyba, kdybyste těmto tlakům podlehli. Nakonec by nám to historie opravdu sečetla, protože je rozdíl mít 600 miliard v systému, anebo 450. Ne všechny tam se dostanou, protože ty, které byly už nanicovaté a měly situaci už zhoršenou v předcházejícím období, a teď je to může dorážet, tak samozřejmě tyto firmy mají riziko se do toho systému dostat, protože ty komerční banky je nebudou chtít do toho možná dát. To je pravda.

Já samozřejmě si vážím pana ministra průmyslu, obchodu a dopravy, s tím, že on má strach, že by v tom sítu mohly skončit právě ty slabší firmy a že by mohlo dojít k nějaké restrukturalizaci České republiky v rámci podnikání.

A to už je teď na rozhodnutí nás, jakým způsobem se na to díváme. To byly ty pozměňovací návrhy, které jsem si dovolil teď nějakým způsobem okomentovat, a pak už jsou tam pozměňovací návrhy, které jsou doporučující pro to, aby vláda a Českomoravská rozvojová banka vedla k tomu, aby ty peníze neunikly do zahraničí, do daňových rájů, respektive, aby ty peníze neskončily v nějakých podivných vlastnických strukturách.

Hlasování pořadové číslo 71. Přihlášeno 85 poslankyň a poslanců, pro 62. Návrh byl přijat. Otevírám obecnou rozpravu a přednostně... hlásí se tady pan poslanec Kubíček. Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže nechám hlasovat o zkrácení doby na vystoupení na pět minut jak v obecné, tak v podrobné rozpravě.

Hlasování pořadové číslo 72. Přihlášeno 85 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 10. Návrh byl přijat. Jsme v obecné rozpravě, s přednostním právem pan předseda Jurečka. Děkuji.